Dopadá to na velikou část populace, a to velmi citelně, týká se to tedy hlavně rodin a ta energetická krize, jak se to jmenuje, tak jak vláda avizovala, že chce v rámci energetické krize zamezit energetické chudobě, tak to v tuto chvíli moc neplatí.